Nepodceňujme tento problém. Je skutečně potřeba najít legislativní úpravu, která by omezila alespoň některé ty faktory, které ovlivňují nedostatek léčivých přípravků. A já si cením toho, že tady pan ministr zmínil, že některé ty faktory nejsme schopni ovlivnit. To, že jsou dneska čím dál častější výpadky ve výrobě, to skutečně my legislativně neošetříme. Ale pokud pak ten léčivý přípravek je tady jenom v nějakém omezeném množství, tak bychom měli dbát na to, aby byl spravedlivě rozdělen mezi distributory a aby se dostal skutečně i regionálně k pacientům, aby to nebyla záležitost pouze řetězcových lékáren a aby to nebyla záležitost pouze některých větších zdravotnických zařízení. Pacient má právo na to, aby dostal ten léčivý přípravek tam, kde ho potřebuje. To znamená, i v té poslední lékárně, která je někde v zapadlém městečku.

Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

Děkuji vám, paní zpravodajko.

Děkuji za slovo.

Anebo nám jde o to, aby ho měl pacient? Jsou totiž dvě odlišné věci. Nemyslím si, že bychom tady měli být proto, abychom podporovali byznys distributorů. My jsme tady proto, abychom podporovali dostupnost léčiv pro pacienty. A to jsou dvě zásadní odlišnosti. Protože ne všichni distributoři mají na mysli dobro pacientů a chtějí skutečně ten lék dodat pro české pacienty. My ta data máme. Víme, že řada distributorů většinu toho, co získá od výrobce, vyveze. A pokud to není problém, tak jak to, že v posledních čtyřech kvartálech se opakovaně zvyšuje objem reexportu léků z České republiky? Na to jsou jasná data.

Tak to zkrátka je. To je prostě jednoznačné. A my poprvé a není tady ani pravda, co bylo řečeno, myslím, panem poslancem Pawlasem, že tady není, nebude žádná povinnost. Naopak, ten zákon poprvé dává jasnou povinnost výrobci, aby zajistil lék pro české pacienty pod mnohamilionovou sankcí maximálně do dvou pracovních dnů do jakékoliv lékárny v České republice.

A to si nemyslím, že je zkrátka efektivní úprava pro zajištění léku. To je dobrá úprava skutečně pro ty vývozce, ale nikoliv pro české pacienty. Jestli tedy jde o podporu nějakého byznysu, anebo jde o dostupnost léčiv. A ten zákon skutečně řeší dostupnost léčiv. Určitě ne. Nebráníme se jí, jsem i připraven podpořit prodloužení na devadesát dnů v projednávání na výboru, určitě to není žádný problém, ale zkrátka nemohu akceptovat ten výklad a interpretaci daného zákona. A znovu opakuji, dnes například ani v zákoně není lhůta, po kterou může být vlastně lék ve výpadku. I když je to ten výpadek ve výrobě, jak říká i pan poslanec Kaňkovský, což nemůžeme standardně řešit legislativou, ale my poprvé dáváme lhůtu maximálně 120 dnů v součtu za rok, kdy ten lék může být ve výpadku. Znovu opakuji, dnes, pokud bude výpadek ve výrobě a bude trvat rok, rok a půl, tak bude ten lék ve výpadku a nemůžeme s tím nic dělat a nejsme schopni jakkoliv toho výrobce postihnout.

Můžeme se bavit o detailech, můžeme se bavit o nemocničních lécích a podobně, s tím nemám problém, ale neříkejme, že tento návrh to neřeší, že neobsahuje něco, co tam reálně skutečně v tom zákonu je, a neříkejme, že tady funguje regulace reexportu, když víme, že reexporty se v čase zvyšují a že zkrátka se v tom točí miliardy. Já jsem tady proto, aby léky byly dostupné pro české pacienty. A věřím tomu tedy, že tento návrh také vy podpoříte, protože vám jde o to samé.

Není tomu tak. Končím tedy .

Rozhodneme v hlasování číslo 90 o návrhu na vrácení předložené návrhu navrhovateli k dopracování.

Děkuji vám. Hlasování číslo 90.